A my tady potřebujeme mít jasný mechanismus.

Samozřejmě mají celou řadu ještě nedostatků, ale fungují obecně velmi dobře. A díky tomu jsme byli schopni tu situaci zvládat, byť na začátku to bylo velmi složité.

Zatím se to skutečně daří.

Takže tam jsme na jedné lodi. To není jenom otázka zdravotnictví, ale kdy se zapojují další resorty, další složky tak, abychom tu situaci zvládli. Případně jsem připraven odpovědět na dotazy.

Jsem rád, že se nám podařilo české zdravotnictví provést tou krizí bez zásadních problémů. Děkuji za pozornost.

Pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, i když už to tak dost dlouho nevypadá, pořád ještě nemáme schválený program. A chci jenom za klub Starostů a nezávislých říct, že my ho rádi podpoříme, právě aby tady mohla být otevřena diskuse o všech těch čtyřech navržených bodech, které mně přijdou alespoň pro každého, kdo nemá černé svědomí, naprosto bezkonfliktní a důležité v tom, abychom byli na případnou a všemi jistě nechtěnou druhou vlnu lépe připraveni, než jsme kdy mohli být připraveni na tu první. Chyby děláme každý a zvláště v situacích, kdy jsme vystaveni takové krizi. Proto náš klub schválení tohoto programu podpoří, abychom tady mohli vést diskusi.

Prosím, máte slovo.

Právě na tuto část našeho navrženého programu se chci zejména soustředit, jakkoliv samozřejmě jsou důležité všechny ty body, které bychom měli projednat. Já totiž zřízení této komise navrhuji spolu s dalšími 45 poslanci a to tedy bezpečně překračuje tu požadovanou jednu pětinu všech poslanců, jak tady po nás vyžaduje jednací řád Poslanecké sněmovny, a chtěla bych právě proto více objasnit, proč myslím, že je tento krok důležitý.

O centrálních nákupech ochranných pomůcek, ke kterým přistoupila vláda v průběhu nouzového stavu prostřednictvím jednotlivých ministerstev, jsme v Poslanecké sněmovně již diskutovali.

Je nepochybně ve veřejném zájmu podrobit všechny nákupy kontrole.

To, že je prověřuje NKÚ, by neměla být ani omluva nebo výmluva, to je právě naopak varovným signálem, že je zde skutečně něco v nepořádku, a Poslanecká sněmovna, která vůči vládě plní kontrolní funkci, by na svá práva a povinnosti v této chvíli rozhodně neměla rezignovat. Od toho zde ostatně máme právě jednací řád, který ve svém § 48 umožňuje Poslanecké sněmovně na návrh pětiny poslanců zřídit k objasnění důležitých skutečností vyšetřovací komisi, která může poté opatřovat potřebné podklady, vyžadovat nezbytná vysvětlení, vyslýchat svědky a tak dále. Zde bych ráda ocitovala slova pana ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha, která pronesl v Poslanecké sněmovně přesně před měsícem, 28. dubna, kdy právě na pořadu schůze byl i bod k centrálním nákupům ochranných pomůcek. Cituji: